Také děkuji. Dále s přednostním právem pan místopředseda Jan Bartošek. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co chci říct, se týká především předsedů klubů a fungování klubů a přednostních práv. Dnes jste byli svědky, a já předpokládám, že to nebyl úmysl, každopádně paní předsedkyně Schillerová se omluvila, byla zastoupena panem místopředsedou Havlíčkem, opět s přednostním právem. Poté co pan poslanec Havlíček promluvil, se paní ministryně, bývalá ministryně financí, vrátila do sálu a zbytečně to vyvolává otázky, zda se nejedná o účelové omluvení. Každopádně na vedení Sněmovny se zastoupením všech předsedů klubů se tomu budeme muset věnovat, jakým způsobem s tím budeme nakládat, aby nedocházelo skutečně k tomu, že se pouze na část předsedové klubů omluví, aby vznikla možnost přednostního práva pro dalšího člověka.

Děkuji vám. Také děkuji. Pane ministře, máte slovo. Proč ne, každý jsme nějaký. Není problém, není problém...

Takže vy jste měli dva předsedy klubu v jednom okamžiku schůze!

Děkuji.

Já jsem byla omluvena, takže jsem tu debatu nezaznamenala. Dva body. V programu byly dva body. Já jsem vystupovala k jednomu, odešla jsem, omluvila jsem se písemně paní předsedkyni.

Tak já bych chtěla opět požádat o klid v sále a chtěla bych především upozornit na vystoupení Jana Bartoška, který řekl, že vedení Sněmovny se bude i těmito věcmi zabývat. Myslím si, že to řekl dost jasně, přesto tu jsou ještě dvě přednostní práva.

Říkal jsem to dopředu. Je to k návrhu programu.

Takže vystoupil jeden s přednostním právem jako předseda klubu. A to je celé. Myslím, že to všichni, kteří chtějí, prostě chápou.

Tímto konstatuji, že končím 10. schůzi.